Otevřu podrobnou rozpravu.

Otevírám podrobnou rozpravu. Děkuji moc.

Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěla přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila již v obecné rozpravě.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se také přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v podrobné rozpravě.

Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 6536.

První varianta je, aby byla výše stanovena na 70 %, druhá varianta na 80 % denního vyměřovacího základu. Děkuji vám.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, překvapení! Namísto dvou pozměňovacích návrhů, které jsem popisovala v podrobné rozpravě, představím ještě třetí. A sice opravdu mi záleží na tom, abychom alespoň o něco navýšili limit věku. Takže předkládám za Piráty ještě zcela kompromisní minimalistický návrh na navýšení do završení 11. narozenin, čili o jeden rok, pro desetileté děti, tu možnost. Čili tam se na polovinu snižují náklady.

Rozumím tomu, co říkali kolegové, co se týče toho počítání postupného nárůstu.

Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně Hana Aulická v podrobné rozpravě! Prosím, máte slovo. Děkuji. Tak tedy, jak jsem avizoval, tak se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 6533. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hezké dopoledne.